No a pak je oprávněná výtka opozice, že po pěti letech tohle konstatovat je trochu málo.

Jedna je v Bruselu.

Navíc je tam ta podmínka, že převážně, že to není hlavní předmět podnikání, ale může to být nehlavní předmět podnikání z té definice. Takže i ti, kteří v oblasti ochrany životního prostředí podnikají, a neříkejme si, že nic takového není, a je to legitimní, tak klidně by mohli tento paragraf, resp. toto písmeno odst. 2 § 8 využívat.

Já bych takovou smlouvu nepodepsal. A myslím, že nikdo z vás, nebo naprostá většina z vás. Tak buďto to potřebujeme, nebo ne.

Že to chceme my. Anebo to nechceme my a bojíme se zase těch sankcí.